Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, asi před rokem vydal Nejvyšší kontrolní úřad svůj kontrolní závěr, který se týkal nákladů na výstavbu českých dálnic a rychlostních komunikací v letech 2008 až 2012.